Ale pojďme to změnit.

Děkuji za pozornost. Faktickou poznámku má pan poslanec Pavel Blažek.

Tady bych souhlasil. Ti, co takto chtějí podnikat, ať si buďto vyřídí úplně stejnou licenci, jako mají naši čeští občané protože oba dva víme, pane kolego prostřednictvím jiného pana kolegy předsedajícího, že to jsou zahraniční firmy.

Otázkou je míra. Ale pro všechny stejné podmínky. Já si pamatuji, když třeba kandidovalo hnutí ANO, tak byly po celé jižní Moravě s panem Stropnickým tam byly billboardy: Rovné podmínky pro všechny. A dnes nejsou. Vymyslí se nový termín, ono to zní hezky sdílená ekonomika. Sice nikdo neví pořádně, co to je, definováno to není, ale všichni máme za to, že je to vlastně legální. Mám další faktické poznámky.

Je to jenom prosím pěkně nepochopení toho významu, co sdílená ekonomika je a jakým obrovským trendem je v České republice.

Já jsem tady řekl ve svém předchozím vystoupení, že diskuze u taxislužeb není diskuze nad sdílenou ekonomikou. Tady padala jména těch firem tak ani jedna z firem o sobě neříká, že je sdílenou ekonomikou. To je prostě jenom nějaká novinářská zkratka a my ji tady bohužel přejímáme. Já vám děkuji. Nyní pan zpravodaj s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Já se pokusím trošičku připomenout několik faktů.

A výsledek byl velice jednoduchý. Zazněla tam jednoznačná podpora tomu, co udělal pan ministr. To znamená, ustavil pracovní skupinu za účasti všech těchto platforem a pracuje se pod patronací náměstka inženýra Němce na tom, aby se vytvořila nová podoba zákona o veřejné dopravě a veřejné dopravě individuální týkající se právě moderních technologií. Ono v současné novele zákona to není jednoduché implementovat a poslaneckými návrhy nejde obsáhnout celou šíři problému. Tím pádem tato varianta je podle mého názoru správná. A já bych vás chtěl upozornit, že je to intenzivní práce, takže skutečně dojde brzy k tomu, že se uplatní i nové platformy a nové technologie. A ještě jedna věc. Víte, mě strašně mrzí, a nejen jako zpravodaje, ale i jako poslance Parlamentu České republiky a občana, že v České republice je momentálně na trhu takový trend, že když přijde něco nového, tak to není v zákoně a už se to aplikuje. To znamená, že já bych trval na tom, že nejdřív bude legislativa znát ten nový parametr a bude umět pojmenovat a stanovit pravidla, a potom se může v praxi na trhu těch služeb uplatňovat. Takže dneska můžeme taxislužby rozdělit na legální dodržující zákon a nelegální nedodržující zákon, který je momentálně platný.

Také vám děkuji. Nyní pan poslanec Adamec, připraví se pan poslanec Blažek. Všechno faktické poznámky.

A je to stejné jako taxi.

Na tom nevidím nic špatného. To vidím jako špatné. To má platit pro všechny stejně. Že de facto ta taxislužba se dá dělat bez přílišných regulací, respektive bez regulací úplně. Takže je asi potřeba volit nějakou míru, řekl bych, střední cesty, nepřeregulovat tu taxislužbu obecně a prostě říct, že společnosti typu Uber, prostě ta služba, jsou taxislužba.

Nyní pan poslanec Blažek. Připraví se pan poslanec Čihák.

Tak jsem to myslel. Aby prostě ti, kteří chtějí provozovat dopravní služby osob za úplatu, museli splňovat všichni stejné podmínky. A praxe je dneska taková, že tomu tak není.